Děkuji za slovo.

Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimku z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví.

Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Reklama konkrétních vakcín, tzv. brandová reklama, je vůči laické veřejnosti nepřípustná a zakázaná v mnoha členských státech Evropské unie. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty.

Velmi často totiž vyvolává v laických spotřebitelích dojem určitého účinku, který dosud vůbec nebyl vědecky prokázán.

Vážený pane ministře, proč Ministerstvo zdravotnictví nezjedná nápravu a trpí současný protiprávní stav? Děkuji. Protože pan kolega Bendl se dostavil, tak ale musím konstatovat, že jeho přihláška propadla.

Ano? Budeme pokračovat, a to interpelací pana poslance Ladislava Velebného na pana ministra zemědělství ve věci Lesů ČR. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážený pane ministře, protože nám včera velmi těsně neprošel sněmovní tisk 367, lesní zákon, iniciativa Středočeského kraje, chtěl bych se zeptat.

Protože se v ní uvádí, že zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů, protože státní lesy musí aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech toť citace z této koaliční smlouvy. A moje druhá otázka zní: Jaké kroky jste učinil ke změně hospodářské politiky Lesů ČR ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu? Pane ministře, děkuji.

Děkuji.

Interpelaci tedy končím.